Stanovisko výboru? Stanovisko navrhovatele? .

Kdo je proti návrhu? Je to hlasování s pořadovým číslem 362, přihlášeno je 95 poslankyň a poslanců, pro návrh 28, proti 52. Tento návrh byl také zamítnut. A nyní bychom hlasovali o zákonu jako o celku.